Budu pokračovat.

Oni se toho bojí a já myslím, že ty obavy jsou zcela oprávněné. SPD plně stojí za občany, kteří nechtějí přítomnost jakýchkoliv cizích vojsk na území České republiky. Za nás říkám, že my nechceme tady ani americké vojáky, ani ruské, ani německé, prostě my nechceme tady přítomnost cizích vojáků na našem území že tady budou v nějakých budovách, anebo si tady snad dokonce budou stavět základnu. Takže jak říkám, ve všech těchto lokalitách, o kterých jsem tady hovořil a konkrétně jsem je jmenoval, mohou USA stavět vlastní budovy, a to včetně prodejen potravin, otevření stravovacích zařízení, bankovních služeb, společenských a vzdělávacích center a tak podobně v případě schválení smlouvy Parlamentem, nicméně vláda už to schválila a paní ministryně Jana Černochová tuto smlouvu jede teď podepsat o víkendu do Spojených států amerických, přestože vaše vláda má podporu 30 % obyvatel, ani ve volbách jste nezískali většinu, ve volbách vás volilo 43 % občanů. Tak opravdu je to další přelom ve vašem jednání Fialovy vlády, že vy tady o vaší vůli pouze tady podepisujete smlouvu a odsouhlasili jste si přítomnost amerických vojáků v České republice.

Ještě nám tady se snažíte občanům věšet bulíky na nos a ještě neříkat pravdu, protože tato smlouva mezi USA, Českou republikou zavádí volný režim příjezdů, odjezdů, přivážení jakýchkoliv movitých věcí, skladování zbraní a střeliva do těchto prostor, a to bez možnosti kontrol ze strany České republiky.

Samozřejmě další úplně nepřijatelná věc, co tady předvádí Fialova vláda, vláda ODS a tady paní ministryně Jana Černochová z ODS, že tato smlouva je uzavírána na deset let, kdy se nedá vypovědět, to znamená, deset let bez možnosti výpovědní lhůty, prostě deset let, a je to tak.

Ale i ten návrh referenda, který navrhuje hnutí ANO, teď nově to neumožňuje o tom hlasovat. Neumožňuje, že hnutí ANO v tom návrhu o referendu říká, že zakazuje lidem hlasovat o mezinárodních smlouvách.

Vy nám ho tady blokujete, všechny ostatní strany, a tady by to právě umožňovalo. Chcete takovou smlouvu o přítomnosti, vojenské přítomnosti USA? Nebo nechcete vojenské přítomnosti v České republice?

Už jsem slyšel nějaké důvody, ale to nás přece vůbec nezajímá.